Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu ukončím a otevřu podrobnou. Poprosím pana zpravodaje o návrh usnesení.

Po úvodním slově zástupce České národní banky pana Řežábka, zpravodajské zprávě poslance Beznosky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu